A debata nad tím, jestli národní podnik tam má být, nebo nemá být. Národní podnik je jenom jeden subjekt a je to Budvar. Z velké většiny od poslanců, kteří hlasovali pro přijetí tohoto zákona v listopadu loňského roku. Já bych chtěl požádat ty, kteří ještě loni v listopadu byli přesvědčeni, a myslím, že správně přesvědčeni o tom, že ten zákon má smysl, aby mu dali šanci.

Proto bych chtěl navrhnout jednu z mého pohledu podstatnou věc vycházející z toho, že ať dnes projednáme kdybychom dnes dokončili druhé čtení, tak stejně se stane to, že k 1. červenci zákon nabude účinnosti. Rozběhne se roční zkušební doba, která tam byla koaliční skupinou vložena. Tomu už nezabráníme. Povinnost zveřejňovat smlouvy dopadne na Budvar i další státní podniky.

Dneska tam je dalších pět pozměňovacích návrhů načtených, jeden z posledních minut. Jsou to pozměňovací návrhy, které se často překrývají. Stejní poslanci dávají dva různé pozměňovací návrhy ke stejnému paragrafu, které se evidentně vyvíjejí, ty pozměňovací návrhy. Takhle se tvoří legislativní paskvily. Vzhledem k tomu, že ten zákon stejně 1. července vejde v účinnost, stejně se smlouvy budou zveřejňovat, já bych tady teď apeloval na rozum. Pojďme dát zákonu šanci. Pojďme vyhodnotit ve třech měsících, kde jsou skutečné problémy a kde to je jenom výplod hysterie, a pak se bavme o tom na Ministerstvu vnitra, které je tím legislativním orgánem, který byl vládou pověřen k tomu, aby zpracoval návrh, který jsme tady loni schválili, i ten okruh subjektů, který tady vzešel, pojďme s ním dát dohromady pozměňovací návrh, který bude řešit skutečné problémy a který nebude jenom výplodem lobbistů, kteří nějakým způsobem vstoupili do Poslanecké sněmovny. Děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh na přerušení tohoto tisku, tak zavolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování.

Požádám ještě o chvíli strpení, aby se dostavili kolegyně a kolegové z předsálí. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Eviduji žádost o vaše odhlášení.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Je to hlasování s pořadovým číslem 260. Přihlášeno je 118 poslankyň a poslanců, pro návrh 40, proti 61. Tento návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Filip. Prosím. Na rozdíl od zákona 106 jsme se postavili přijetím zákona o registru smluv proti Listině základních práv a svobod, proti článku 11. Najednou neplatí rovnost vlastnických forem!

Žádné! Odevzdává všechny prostředky ze své hospodářské činnosti, ze zisku právě do veřejných prostředků.

Tento zákon je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, protože povyšuje jednu formu vlastnictví nad jinou. A to je právě rozdíl mezi zákonem 106 a tímto zákonem. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že přerušení bylo právě onou výhodou, kterou měly získat soukromé firmy nad těmi, které jsou ve vlastnictví obcí, krajů, státu a jiných veřejných institucí. Je to ostuda! Tento zákon Poslanecké sněmovny nemá nic společného s ochranou veřejného majetku. Nemá nic společného s ochranou veřejných prostředků. Než udělím další faktickou poznámku, přečtu omluvenku. Další faktickou poznámku má pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Proč to neřešíme komplexněji? To znamená ty zákony na začátku, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu? Ten pouze poukazuje na problém, který máme na začátku v těch jednotlivých zákonech. Nyní pan poslanec Votava a připraví se pan poslanec Farský s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já budu také reagovat na pana kolegu Farského vaším prostřednictvím. On tady apeluje na náš rozum! Nezlobte se, při vší úctě, nepotratili jsme ten rozum, když se schvaloval ten zákon? Právě vůči Budvaru? Právě kvůli Budvaru.

Samozřejmě že má obavu o firmu, o podnik, který vytáhl tam, kde dneska ta firma je.

A to, že jestli se tvrdí, že se něco zamaže, začerní v těch smlouvách, tak to je totální nesmysl.